Děkuji, pane místopředsedo.

Jde o velmi podstatné zjednodušení současného stavu. Zatímco nyní je v zákonu každý hráč, který se chce zúčastnit hazardní hry, povinen osobně přijít na pobočku a fyzicky se identifikovat, nově by bylo umožněno provést takzvanou vzdálenou identifikaci.

Zaslání těchto dokumentů samozřejmě žádným způsobem nezaručí, že osoba, která tyto dokumenty zasílá, je skutečně osobou, za kterou se vydává. Uvedená změna je tedy od základu koncepčně vadná.

Jde opravdu o společensky nebezpečné odvětví.

Další problém je, jak vůbec zajistit ověření. Novela dále ohrožuje systém a myšlenku nákladně budovaného takzvaného registru vyloučených osob. Ten má být spuštěn na konci tohoto roku a jeho hlavním úkolem je zabránit hraní hazardních her osobám v exekuci, neplatičům výživného, patologickým hráčům a podobně. Novela AML vůbec neřeší ochranu mladistvých a dětí před hazardními hrami. K náplni účelu navrhované změny a současnému zachování míry opatření zakotvených současnými změnami AML zákona bude naprosto dostačovat využití elektronických občanských průkazů, které jsou občanům České republiky vydávány již od 1. července 2018. Navrhovaná úprava je v rozporu s dosavadní výkladovou praxí Finančního analytického úřadu, který vždy razantně a důsledně zastával názor, že fyzická přítomnost osoby při prvotní identifikaci je v případě hazardních her naprosto zásadní a nelze ji žádným způsobem nahradit. To je jen pár argumentů k tomu, kdy chci odůvodnit svůj pozměňovací návrh, kterým dochází k omezení podmínek, za kterých mohou povinné osoby využívat institutu takzvané dálkové identifikace, to jest identifikace bez fyzické přítomnosti identifikovaného. K pozměňovacímu návrhu se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost. Přeji hezký večer. Děkuji za slovo.

Takže já navrhuji několik pozměňovacích návrhů, ideálně tak, aby ten, kdo vyplácí dotaci, měl povinnost zjistit skutečného majitele, žadatele o dotaci, jeli žadatel právnickou osobou. A pokud nebude přijat ani ten, tak aspoň v minimalistické variantě povinnost zveřejnit zapsaného skutečného majitele bez ověřování a možnosti neposkytnout dotaci. Poslední pozměňovací návrh, který bych chtěl uvést, je zavedení možnosti zadavatele odstoupit od smlouvy, pokud se ukáže při plnění veřejné zakázky, že v té evidenci byly zaneseny nepravdivé údaje. To jsou pozměňovací návrhy, ke kterým se přihlásím v podrobné rozpravě. Vy jste i v podrobné rozpravě, ale teď v obecné. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Vesměs se v zásadě jedná o legislativně technické úpravy textu zákona.

V části třetí je změna živnostenského zákona.

V části páté změna notářského řádu zase upřesnění textu. Část šestá změna zákona o daňovém poradenství. Tam je to určitá věcná změna, kde po dohodě

Paní ministryně? Pan zpravodaj? Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.

Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Je podle mě technického charakteru, proto jsem nevystupoval v obecné rozpravě. Řeší problém toho, kdy povinná osoba může, či nemůže, nebo zda může bez souhlasu klienta kopírovat osobní průkaz.

Připraví se paní poslankyně Věra Kovářová.